Připraví se pan kolega Kalousek. Ano, děkuji, pane předsedající. Zaprvé, a jak to tady poslouchám, myslím si, že mě nevyvedete z nějakého omylu, platí, že na odložení účinnosti EET se tady shodneme napříč celým politickým spektrem, protože chápeme, že je to mnohem čistší a jasnější než dát na sliby, že se nebude vymáhat, nebude kontrolovat a obtěžovat a tak dále.

Já si ale myslím, že návrh na zrušení třetí a čtvrté vlny je skutečně jenom politikum konkrétních stran, že s epidemií nesouvisí, i když vcelku chápu, a je to legitimní, že této příležitosti využily.

Poslední, co chci podtrhnout, je ta debata o délce odkladu. Ta skutečně má svůj význam. Chápu, že někdo si myslí, že ty tři měsíce bude hodně málo.

To je všechno.

Děkuji za slovo.

Dovolte mi tedy jenom dvě poznámky. Zaprvé chci ocenit, že exekutiva se rozhodla jít cestou legislativní úpravy.

Exekutiva ze své vůle se nemůže rozhodnout, jaký zákon vymáhat bude, jaký zákon vymáhat nebude ze své vlastní libovůle. Teď, pane, na tu červenou jít můžete, protože já jsem se milostivě rozhodl, a teď už na tu červenou chodit nesmíte, protože já už si to nepřeji. Tady si myslím, že exekutiva přecenila svůj rozsah a že to, že to bude způsobem odkladu účinnosti zákona, je jediný správný a možný způsob. Takže za to děkuji.

Vláda schválila balíček, jehož řadu kroků vítáme a podporujeme.

Jestliže na jednu stranu říkáme, že chceme všem pomoct, tak na straně druhé je nemůžeme zatěžovat.

Děkuji za pozornost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přednesla stanovisko za klub Starostů a nezávislých. Nejprve bych chtěla podotknout, že podle nás pro drobné živnostníky EET vůbec zavedeno být nemělo. Ale když už tedy EET zavedeno je, tak samozřejmě vítáme to, že Ministerstvo financí vyslyšelo opoziční strany a přišlo s návrhem na odložení třetí a čtvrté vlny. Je to dobré pro drobné živnostníky či například pro lékaře, kteří nyní skutečně mají jiné starosti než se zabývat zavedením EET.